Prosím, doufám, že jsem tady uvedl dostatečný počet věcí, a je to jenom zlomek dalších, o kterých bych tady mohl mluvit, ale já chci, abyste dali šanci dalším poslancům, aby k tomuto vystoupili, že zcela namístě je zřízení vyšetřovací komise, že zcela oprávněně je výzva a apel na pana premiéra, pana vicepremiéra, aby okamžitě odvolali pana ministra Prachaře. Já se domnívám, že jste měli v těch ještě neskončených volbách takovou podporu a skutečně jste tak silní, že si můžete tyto kroky bez jakýchkoliv politických ztrát dovolit, a okamžitě veřejnost to ocení, protože tady už nejde o politické šťouchání, tady jde o krach jedné ze základních ekonomických institucí. Takže prosím a moc prosím: my jsme jako opozice připraveni věcně diskutovat, pokud tam dáte ministra nebo ministryni komunikativní. Bývalo to vždycky tak v minulosti, že pokud poslanci napříč politickým spektrem v hospodářském výboru chápali, že ministr do toho dává svoji energii, svoji snahu, komunikuje, tak potom všichni napříč politickým spektrem v odborných věcech se snaží pomoci. Pokud ne, pak to končí jako v éře ministra Bárty boucháním do stolu, dramatickými odchody, boucháním dveří. Dámy a pánové, omlouvám se za dlouhý časový interval, kterým jsem vás tady nepotěšil, ale zase jsem si nechtěl dovolit, abych sem zval 200 poslanců, byť jich řada nepřišla, s tím, že tady předvedu jenom nějaké politické čoro moro. Děkuji vám za pozornost.

Vedení Sněmovny svolává na žádost ODS deset minut po ukončení schůze schůzku vedení Sněmovny, předsedů poslaneckých klubů nebo jejich zástupců. Takže tímto jsme učinili organizačním záležitostem za dost a nyní prosím pana poslance Stanjuru k mikrofonu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Mrzí mě, že tady je tak malá účast, a pokusím se popsat některé problémy, které vidíme.

Já bych chtěl opřít vaši pozornost ŘSD si nechám úplně na konec jako firmu, která je v nejhorším stavu ale chci upřít vaši pozornost i na věci, o kterých se zatím nehovořilo, které jsou pro chod dopravy velmi důležité. Za prvé, nešťastný registr vozidel založeno v minulosti, nicméně řešení, které zvolil pan ministr, ten problém neřeší a odkládá.

Není!

CRV centrální registr vozidel díky předchozímu ministrovi, je třeba říct, že se nestihl vypsat řádný tendr, a nový ministr dopravy prostě musel použít jednací řízení bez uveřejnění, protože by to jinak časově nezvládl.

Pan ministr přišel s překvapivým řešením po jedné ze svých zahraničních cest a říká: budeme využívat slovenský systém, nebude nás to stát ani korunu. Myslím si, že to není vůbec žádná pravda.

Teď pominu to, že tady jsme před pár dny nebo týdny rozhodovali o odsunutí implementace nového zákona, který bezesporu zasáhne do centrálního registru vozidel. Jsem si jist, že provizorní stav se bude muset z časových důvodů znovu a znovu používat, místo abychom vypsali řádný tendr třeba v dubnu, nebo v květnu, nebo v červnu, abych dal panu ministrovi minimálně pět měsíců na přípravu toho tendru. Je říjen, tendr vypsán není.

Co to znamená?

Pominu porušení mnoha evropských směrnic, postupů apod.

Nevím, co je na tom směšného! Mimořádně nebezpečná látka a podle všech předpisů musí být přepravována ve speciálních vozech. Nebudu zabíhat do podrobností předpisů atd.

Ano, je precedent. Už minulý ministr Žák ji udělil, ale to není žádná omluva. Já jsem ji odmítl udělit, protože ministrovi nepřísluší, aby v prvním stupni rozhodoval. A nechci nikoho zbytečně děsit, ale prostě tato mimořádně nebezpečná látka se přepravuje ve vagonech, které neodpovídají požadavkům a směrnicím. Mimo jiné jezdí i přes Přerov.

Ale myslím si, že politicky správné je, že když něco prosazuji, tak za tím stojím.

Mimo jiné slyšeli jsme několikrát: komise pro poradce rozhodne do konce prázdnin, do konce září, příští týden. Opět jsme 15. října, nic ukončeno není.